Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já bych chtěl vaším prostřednictvím reagovat na vystoupení pana Jurečky. Kolego, na rozbití vlád v České republice jsou tady odborníci, jiné politické subjekty. Stačí, když se podíváte doprava. A za druhé, proč je sociální demokracie v této vládě, i když na některé věci můžeme mít jiný názor? Protože tato vláda plní 90 % programu levicové sociální demokracie, programu, který jsme slíbili našim voličům, a z toho důvodu je sociální demokracie v této vládě.

Stručně řečeno, mluvíme o příležitosti, aby zhruba 4,5 milionu zaměstnanců vydělávalo více, mělo více peněz. A máme možnost to dnes udělat, máme možnost to udělat spravedlivě, udělat to bez upřednostnění jednoho před druhým, udělat to razantně a udělat to rychle. Máme zde příležitost dát lidem dobrou zprávu. Dobrou zprávu v těžkých časech. Dobrou zprávu pro všechny zaměstnance bez ohledu na povahu a místo práce, protože ten návrh pomůže všem lidem, kteří jsou zaměstnaní.

A lidé prostřednictvím tohoto rozhodnutí v průběhu roku ušetří více než 50 % svého měsíčního výdělku. A to myslím, že nikdo nemůže zpochybňovat, že to je velmi výrazná pomoc. K té debatě tady ve Sněmovně. Často se ve Sněmovně neshodneme, ale na jednom bodu se zdá, že tady v té diskuzi se shodujeme. Když se podívám na to, jaké byly předloženy varianty ke zrušení superhrubé mzdy, tak to vypadá, že v té jedné věci zavládla tady vlastně politická jednota, a to je jednota, že superhrubou mzdu je potřeba zrušit. Jsem rád, že jsme k tomu všichni dospěli. K tomu ale připomenu, že to není nějaký nápad nebo výmysl poslední doby.

Zrušila zrušení superhrubé mzdy a prodloužila její trvání dodnes.

Naše pozice, pozice Občanské demokratické strany, je taková, že podpoříme všechno, co spadá pod tu první možnost, aby to lidé pocítili, aby lidé pocítili snížení daní, aby to viděli na svém účtu, ve své peněžence, aby to byl reálný příspěvek do jejich osobního a rodinného rozpočtu. A já vás budu nyní ještě jednou přesvědčovat, že to má význam.

Najděme k tomu odvahu a přinesme zaměstnaným lidem dobrou zprávu v těchto těžkých časech. A zde je několik mých argumentů. Ten návrh Občanské demokratické strany, to není žádný dar bohatým, jak tady občas slyším, a slyším to i v této diskuzi. Je to podpora střední třídy. Je to podpora střední třídy, už to tady přesvědčivě ukazoval můj kolega pan předseda Zbyněk Stanjura, a je to podpora dokonce i těm méně vydělávajícím zaměstnancům. Pro koho je ten návrh dobrý? Pro koho je ten návrh dobrý? Pro spoustu lidí.

To přece poznají. Je to dobrý návrh pro zdravotní sestru.

Je to dobrý návrh pro policistu. Je to dobrý návrh pro hasiče. Také o nich často mluvíme.

A to určitě nejsou ty nejvyšší příjmové skupiny, jak tady o tom mluvíte.

Také určitě nepatří k těm nejvyšším příjmovým skupinám. To přece také pozná. Je to dobrý návrh pro dělníka. A je to samozřejmě dobrý návrh i pro obchodního zástupce nebo programátora. Dámy a pánové, to jsou tito konkrétní lidé, tyto konkrétní profese, kterým náš návrh pomůže. Tak jak vidíte ze strany ODS to, co tady dlouhá léta prosazujeme, to je prostě dobrý návrh. Dámy a pánové, to je dobrý návrh pro všechny zaměstnance a na konkrétních příkladech jsem vám to myslím přesvědčivě ukázal. Nyní je samozřejmě na stole i otázka, a já tu otázku vůbec neshazuji, naopak, je tu otázka, zda je na to dnes vhodná doba a zda si to vlastně můžeme dovolit.

Bohužel. Ale stalo se to tehdy. To byla dobrá doba určitě. Výtečná doba byl rok 2018, kdy Občanská demokratická strana v létě předložila tento návrh do Poslanecké sněmovny, ale tehdy prostě nebyla vůle v té ideální době se tím ze strany vládní většiny zabývat. Vláda tehdy dokonce dala nesouhlasné stanovisko. Bohužel.